Děkuji.

Tak ty stenozáznamy, to je věc!

Takže pro kolegy, kteří jsou tady noví: Vše, co řeknete, může být použito proti vám a taky se to určitě i stane. Ale já začnu tím, co zmínil pan poslanec Babiš. V té době to bylo trošku jinak.

Buď budeme hlasovat proti, nebo ho podpoříme. Rozhodli jsme se a já jsem tehdy tlumočil názor našeho klubu, že podpoříme Jana Hamáčka, který v té době naše hlasy nepotřeboval za žádnou podporu na jiný post jsme to nevyměnili, nic jsme za to nedostali , protože jsem byl přesvědčen, že Jan Hamáček bude předsedou všech poslanců Poslanecké sněmovny a ne pouze vládní většiny. Teď udělám něco, co jsem očekával, že udělají jeho bývalí kolegové z vládní koalice.

A teď k té dnešní volbě.

Zarytě mlčeli. Velmi často.

On bude říkat: Nebylo to zvykem. To je pravda, nebylo to zvykem. Dneska ta žádost je a uvidíme, jestli se Radek Vondráček promlčí, pak po volbě přijde poděkovat a pak nám řekne, jak si to představuje. A praktických. Jak se zachová Radek Vondráček, pokud vláda, kterákoli, požádá o vyhlášení stavu legislativní nouze?

Co je těžké a co není jednoduché, a tu debatu by měl moderovat nový předseda Poslanecké sněmovny, jestli jsme schopni změnit zvyková práva, která jsou v Poslanecké sněmovně.

Trvalo mi rok, než jsem to prosadil. A podle mě tvůrci jednacího řádu netušili, co se stane s faktickými poznámkami. Jsme teprve asi u pátého bodu volebního období a už jsme měli kolik? 30, 40, 50 faktických poznámek?

Ne potom, až bude zvolen. Doufám, že opustí myšlenku na to, že by ubral přednostní práva opozici. Připomínám, že vláda, každý ministr má přednostní právo.

My zastupujeme naše voliče. A kde jinde máme formulovat naše politické postoje, naše programy, naše hodnoty, naše ideje než tady.

Jakou má představu o roli České republiky? Jakou má představu o tom, jak budeme získávat národní konsenzus na tom, co jsou české národní zájmy?

Mnozí to nevědí, ale hnutí ANO je ve frakci, která chce opravdu evropskou federaci. Která chce přijímat migranty, která prosazuje povinné kvóty. V takové frakci v Evropském parlamentu jsou zástupci ANO! Tady říkají něco jiného než v Bruselu!

Zajímalo by mě, jak hodnotí spolupráci s horní komorou Parlamentu České republiky. Jako dobrou, vyhovující?

Dneska má být zvolen a bude zvolen.

A říkal jsem: No počkejte, po volbách to bude, to se nebude hodit, protože bude jmenování premiérem. Už je to tady! Zase se to nehodí, že, pane poslanče Vondráčku? Prostřednictvím pana předsedajícího. A tohle říká budoucí třetí nejvyšší ústavní činitel České republiky. Jak mají ve stát a nezávislost justice věřit občané, když jim nevěří budoucí předseda Poslanecké sněmovny?

Pan předseda Bartošek, po něm pan ministr Jurečka a potom právě pan poslanec Vondráček. Děkuji za slovo. Mě osobně mrzí, že kandidát na předsedu Poslanecké sněmovny neodpoví v tak zásadních věcech. Je přihlášen? Já jsem myslel, že mě bylo slyšet. Já jsem oznamoval, že pan poslanec Vondráček je přihlášen do rozpravy.